V debatě se objevilo to podstatné, totiž že paní ministryně v koordinaci a ve spolupráci s dalšími ministry okamžitě, nebo je nezbytné nutné, aby zahájila práce na novém zákonu o sociálním bydlení, který by tu problematiku řešil. Komplexně v tomto případě i tady byla shoda, protože je nutný nový zákon.

Ale Úsvit bude hlasovat pro. Pan kolega Stanjura vyjádřil určité zkušenosti zejména z ostravské samosprávy, kde byla velmi dobrá myšlenka, že obce by měly mít zřejmě v novém zákoně velkou pravomoc, aby samy mohly rozhodnout, jestli v dané lokalitě, v dané obci, na daném území bude, či nebude ubytovna, do které směřují doplatky na bydlení. Řešil i stavebně technické a další věci, které v tom návrhu obsaženy jsou. Zrovna tak jako paní poslankyně Hnyková.

Debata byla věcná, paní kolegyně Chalánková řekla něco o statistice. Pan kolega Gabal s paní kolegyní Havlovou hovořili o rizikových oblastech a o nutnosti neprodleného řešení.

Tolik krátké shrnutí naší dosavadní debaty. Děkuji za velmi profesionální práci zpravodaje. V této fázi, protože nepadlo nic, o čem bychom měli hlasovat, otevírám podrobnou rozpravu. Tím pádem má slovo pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Havlová.